Vy jdete úplně, úplně jdete na hranu, abyste podojili státní rozpočet neboli peníze občanů ve svůj prospěch a abyste o ty peníze okradli naše občany, a to navíc ještě naše nejpotřebnější občany, kteří to ale platí, kteří to ale zaplatili, kteří ze svých daní, z těchto daní je právě financován státní rozpočet, který vy tímto způsobem rozkrádáte ve svůj prospěch.

No je to lež, taky jsem to hnedka vyvrátil a už to bylo hned jasné, protože jenom na Ukrajinu jste dali přes 50 miliard korun, a teď říkáte, že nemáte 19 miliard pro naše občany?

Tady horoval velmi aktivně za to, aby všichni důchodci byli připraveni o peníze.

To jsme tady od vás ještě neslyšeli, takže to by bylo možná dobré ještě říci.